A tím, že jsem si zažila tyto významné změny, kdy ti noví odborníci tam přišli...

I ti, co tam jsou dlouho, jsou dobří. Je to velmi individuální. Ne, někdy i ta stabilita je podstatná. Děkuji, a to tedy byla poslední faktická poznámka. Já jsem ve svém projevu nezmínila, ale zarazila jsem se ještě nad jednou věcí možná že mi pan předkladatel, pardon, pan poslanec Výborný, na to odpoví. To znamená, buď je to ministr, nebo ministr, který deleguje na jiného... A teď tam je samozřejmě zmínka o tom, že předkládat může a má se za to že by to měl být ten věcně obecně příslušný náměstek, takže odborný náměstek. Budou to ti vrchní ředitelé, anebo to budou náměstci, kteří budou předkládat za ministra, když nebude moci?

Tak to byla zvyklost, aspoň takhle osm let, to takhle jsem já zažívala, že jsem předkládala za ministra jako odborný náměstek, a vlastně jsem musela okamžitě reagovat na jednotlivé dotazy poslanců v jednotlivých výborech.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A vzpomínám si, že přesně toto téma jsme tam řešili v které fázi je to ještě státní správa a v které fázi už je to politika. A ty návrhy tam padaly.

Opírala jsem se skutečně o ten odborný aparát.

Já jsem to do té doby nevěděla. Skutečně, věřte mi to nebo ne, nevěděla, mě to nikdy nezajímalo, tyto věci. Mě zajímala skutečně práce, odbornost a tyto věci. Ono vůbec to přesoutěžení, to není otázka pane poslanče Berki, prostřednictvím paní místopředsedkyně, a případně další, kteří reagovali to není otázka nějaké doby, nějakého vysezení.

A není to jenom o nějaké praxi.